Projednáváním tohoto bodu jsme se opětovně zabývali v pátek 14. září a bod byl přerušen v obecné rozpravě. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala paní ministryně financí Alena Schillerová, která už tam je, a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Volný. Budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Pan poslanec se přihlásí, takže budeme pokračovat těmi, kteří jsou přihlášeni nyní.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Vláda by měla otevřít hospodaření státu, aby lidé měli motivaci platit daně. Vláda by měla bojovat s daňovými úniky těch velkých, s úniky do daňových rájů, aby lidi viděli, že daně platit musejí všichni. Vláda by se měla soustředit na ty opravdu velké ryby, na ty způsoby, kdy se vyvádějí zisky přes fiktivní služby. Je celá řada kroků, které Ministerstvo financí může podniknout, aby zvýšilo motivaci daně platit. Místo toho sledujeme pravý opak. Stejně tak by vláda měla soustředit svou pozornost na to, aby stát skutečně vynakládal své prostředky smysluplně. Prostě pro živnostníky je myslím dost demotivační platit daně na obří podnikatele, ať už v oblasti zemědělství, nebo v oblastech jiných, platit daně, skrze které se financují biopaliva a další nesmysly, které škodí životnímu prostředí. To jsou věci, na které se vláda má zaměřit, aby zvýšila daňový výnos, a ta represe má přijít až skutečně v tu poslední možnou chvíli a způsobem, který bude alespoň trochu smysluplný. Ta třetí čtvrtá vlna EET jednoduše smysluplná není.

A není tam vůbec žádná logika, proč by se ten výběr daní skrz tu třetí a čtvrtou vlnu měl zvýšit. Je to byrokratické opatření, které podstatu problému vůbec neřeší. Proto ještě jednou apeluji na všechny poslance, aby podpořili zamítnutí tohoto návrhu. Děkuji, pane poslanče. Dále vystoupí pan poslanec Kobza, po něm pan poslanec Janda. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená veřejnosti, podle příspěvků, které zde slyším, se zřejmě Sněmovna rozhodla pokračovat v tažení proti drobnému podnikání.

Protože jak jinak můžeme označit podnikatele typu matka samoživitelka si na živnostenský list přivydělává tím, že prodává kosmetiku nebo prášky na praní. A navíc v takovémto způsobu podnikání nutnost investovat do EET systému, z toho jejího podnikání potom už zbude velmi, velmi ohlodaná kost. Navíc právě tento způsob podnikání je oblíbeným terčem kontrol Finanční správy a následných drastických sankcí, když zjistí něco nesprávně vyplněného nebo nesprávně ohlášeného. Marně si lámu hlavu, co ti malí živnostníci a lidé, kteří si vedle své práce v zaměstnání ještě přivydělávají na živnost, co vlastně provedli, za co jsou trestaní. Jediná odpověď, která mě napadá, je, že se provinili zřejmě tím nejstrašnějším zločinem chtěli být svobodní a nezávislí, samostatní.